Vidím vaše přednostní právo, paní předsedkyně. Jenom přečtu omluvu a udělím vám slovo. Prosím.

Nechápu, proč to nemůžete dát do zdravotního výboru.

Je to tak, jak říkáte, paní předsedkyně.

Děkuji.

Následně námitka byla vznesena.

Trošku tady vznikl nám zmatek.

Já jsem vznesl dotaz, zda je námitka. Nikde jsem námitku neviděl, proto jsem ten krok učinil. Prosím. Dobře. Já tedy předtím než dám hlasovat, zopakuji celý návrh, o kterém dám hlasovat. Na základě dohody pěti předsedů klubů koaličních stran dávám návrh o hlasování na přerušení schůze do zítřejších 9 hodin ráno. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Přerušuji schůzi do zítřejších 9 hodin ráno.